A nyní, prosím, poslouchejme všichni, o co se jedná.

Fakticky to znamená, že bude muset drtivá většina budov, obytných budov, bytů, domků, ale i veřejných budov, projít rekonstrukcí, protože naprosto drtivá většina z nich nesplňuje tento požadavek, to znamená D jakožto déčko. Víte, že to bude stát statisíce korun pro běžné obyvatele, držitele bytu, anebo dokonce i miliony pro ty, kteří mají rodinný domek staršího data? Co se bude dělat s těmi, kteří na to nebudou mít?

Přitom jste byli první, kteří pro to zvedli ruku a kteří byli ve skupině zemí, která toto podpořila. Vy jste neměli ani tu odvahu jít do té menší skupiny zemí, která se proti tomu alespoň formálně vyslovila. Co to bude znamenat... s našimi dodavateli, subdodavateli?

Klesne ten počet? Vzroste? A jak se to dotkne spotřebitelů, uživatelů, majitelů aut?

Kolik to bude?

Proč se to neřeší? Nebo se bojíte jim to sdělit?

Myslíme tím ten nebo ti, kteří budou využívat emisní paliva. Je to tak?

To je jednoduchá matematika.

Proč se tohle nekomunikuje?

My rovněž uděláme tyto odhady a můžeme tady o tom férově diskutovat. Ale to nejhorší, co můžete udělat, že strčíte hlavu do písku a budete tvrdit, jak jste skvěle fungovali v rámci předsednictví Evropské unie, aniž byste sdělili našim lidem, našim firmám a našim domácnostem, co jste tam vlastně dojednali. Ano, omlouvám se, jakožto první bod dnešního jednání. Nyní následují přihlášení, kteří už nedisponují přednostním právem.

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, členové vlády, prosím o zařazení nového bodu pod názvem Informace ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky o dopadech systemizace na vyplacení sociálních dávek pro rodiny a sociální služby. Je to čtrnáct dní, co jsem tady z toho místa žádal, aby pan ministr vyřešil akutní, doslova kritickou situaci ve vyplácení dávek. Ta situace byla způsobena takzvanou systemizací na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Bohužel to, co po spuštění systemizace nastalo, doteď a úplně stejně, možná i víc než před těmi čtrnácti dny stále ohrožuje výplaty téměř všech dotací sekce rodinné politiky a sociálních služeb. Domníval jsem se, že apel, který jsem tady dával před čtrnácti dny, když už nebyl zařazen bod, tak že aspoň probudí pana ministra a začne konat tak, aby napravil škody, které jsou na straně ministra práce na ministerstvu způsobeny. Bohužel, nic se nestalo, dodnes se nic nestalo.

Jedná se o peníze, které jsou pevně vyčleněné ve státním rozpočtu, tudíž nikam jinam ani jít nemohou. Bohužel, nic se nestalo, za dva týdny skutečně nic. Já osvěžím paměť. Jde o ohrožení výplaty téměř všech dotací sekce rodinné politiky a sociálních služeb. Ta systemizace skutečně rozbila celé ministerstvo jako takové.